Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Stává se mi to jednou za deset let. Zpochybňuji hlasování.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Budeme tedy hlasování opakovat.

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Dále budeme hlasovat o návrhu pana předsedy Babiše, který navrhuje zařadit nový bod, který zní Informace premiéra Fialy z Evropské rady a vysvětlení jeho pozice ohledně migračního paktu.

Kdo je proti? Hlasování číslo 132, přihlášeno 143 poslanců a poslankyň, pro 69, proti 69. Návrh byl zamítnut.

Prosím, paní poslankyně.

Tak prosím o zpochybnění hlasování, prosím znovu hlasovat.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Budeme tedy opakovat hlasování.

Omlouvám se, samozřejmě. Opakujeme hlasování o jeho prvním bodu.

Kdo je proti? Hlasování číslo 135, přihlášeno 143 poslanců a poslankyň, pro 71, proti 71. Návrh byl zamítnut.

Návrh byl zamítnut.

V hlasování číslo 135 mám na sjetině pro, hlasovala jsem proti, ale nezpochybňuji hlasování. Děkuji, tedy pro stenozáznam. Zpochybňuji hlasování. Mluvíme o tom posledním hlasování? Ano, je zde tedy námitka a zpochybnění hlasování. Budeme hlasovat o námitce.

Návrh byl přijat.

Návrh byl zamítnut.

Prosím, pane ministře, máte slovo. Hezký dobrý den, dámy a pánové, vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, páni ministři. Já jsem studoval germanistiku a vím, že pan Babiš umí výborně jazyky. A to myslím zcela vážně, umí jich hodně.